Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní je zde jedna faktická poznámka pana poslance Kučery. Navázal bych na kolegu Laudáta víceméně ve dvou věcech.

Takže to bylo úplně jasné.

Za druhé je to skutečně socialistický s dovolením nesmysl. A chtěl bych upozornit, že my jsme před 14 dny přerušili v prvním čtení naprosto zásadní novelu zákona č. 114, zákona o ochraně přírody a krajiny, která je pro tu oblast ochrany přírody v tomto volebním období to nejzásadnější.

Fakticky prosím pan poslanec Šidlo. Děkuji za slovo. Já chci upozornit pana kolegu Kučeru, že za nás masna přijela v úterý a ve čtvrtek potraviny.

Ale situace je taková, že dneska v podstatě ti lidé nemají práci. A to, co oni vybudovali, tak za 25 let jste si šikovně rozebrali! Nyní má slovo s řádnou přihláškou pan poslanec Kalousek, po něm pan senátor Bublan.